Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan předseda Stanjura ve svém vystoupení naznačil, že nebude požadovat, nebo nebude navrhovat žádné usnesení Poslanecké sněmovny. Formálně se ptám ještě jednou, zda tomu tak je. Ano, je tomu tak. Takže končím projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci. Budeme se zabývat další odpovědí. Paní ministryně financí Schillerová odpověděla na interpelaci pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci vyhodnocení veřejných rozpočtů smluvních stran smlouvy s ohledem na hlavu 3 smlouvy. Otevírám rozpravu, do které se první přihlásil pan předseda Stanjura, a vidím, že po něm je přihlášena paní ministryně Schillerová. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já dneska nebudu tak dlouhý jako na rozpočtovém výboru, nechám si to na projednávání fiskálkompaktu ve druhém čtení. Je stoprocentní.

Až během jednání na rozpočtovém výboru mě napadl dotaz, který jsem v té písemné interpelaci neuplatnil.

Jenom pro připomenutí těm, kteří se tím nezabývají dnes a denně jako členové rozpočtového výboru. Ten fiskálkompakt, když to zjednoduším, má úvod, závěr a mezitím ten obsah finanční ústavu, dluhovou brzdu a podobné věci.

Nebyli bychom ani první zemí, která by to takhle provedla, protože ti, kteří neplatí eurem, to je důležité říct, tuto možnost mají. A je tady první legislativní spor, možná ústavní problém. V minulém volebním období vláda navrhla, aby se ta smlouva schvalovala ústavní většinou.

Tady jde o ten výkladový spor, nebo spíš legislativní či právní spor, zda se touto smlouvou přenášejí nějaké pravomoci z České republiky směrem do Bruselu.

I těch je sedm.

Jedinou výjimkou je Německo, které v posledních letech opakovaně hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Teď jsem viděl čísla za první pololetí.

Už se nevymáhají povinnosti.

Určitě nebudu navrhovat nesouhlas. Naopak jsem chtěl ocenit a poděkovat za tu odpověď. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové.

Já asi tedy v tuto chvíli vnímám, že není potřeba, abych podrobněji znova reagovala já. Mám dvě varianty své reakce připravené podrobné, kdybyste byl nespokojen, což jsem samozřejmě v tuto chvíli nevěděla, takže oceňuji to, že nejste. A pak mám stručnější.